To znamená, zaprvé bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav. Poté návrh D, to jsou termíny posudkové lékařské služby, následně návrh AA, který je konkurenční k tomuto návrhu, ten bychom samozřejmě hlasovali pouze ve chvíli, kdy by nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem D.

A poté bychom hlasovali v desátém hlasování o zákonu jako celku. Já bych samozřejmě před každým hlasováním řekl nejen stanovisko výboru, ale také stručně, o co se věcně jedná v tom konkrétním návrhu. Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře či přednést alternativní návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl zpravodaj.

Návrh procedury byl přijat, budeme tedy postupovat podle něj. Prosím, pane zpravodaji. Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl dnes. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D, to je návrh paní poslankyně Maxové. Pokud by nebyl schválen, tak budeme hlasovat o konkurenčním návrhu pod písmeny AA. To znamená návrh paní poslankyně Maxové, písmeno D. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. V tomto případě již nebudeme hlasovat návrh AA, ale návrh...

Takže omlouvám se za zmatek.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Budeme hlasovat návrh pod písmeny AB, a to společně jedním hlasováním. Je to institut, který umožňuje výjimečně obsadit služební místo pracovním poměrem na omezenou dobu. Ústavněprávní výbor doporučuje.

Tento návrh byl přijat. Páté hlasování bude o návrhu AC, a to společně jedním hlasováním. Je to návrh ústavněprávního výboru, který zužuje původní senátní návrh a stanovuje limit pro výjimku minimálně 50 let věku a minimálně 20 let praxe. Ústavněprávní výbor doporučuje.

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské a týká se rozvolnění, tzn. možnosti změny systemizace, v průběhu kalendářního roku by byly schvalovány za určitým podmínek státním tajemníkem a za podmínky, že nedojde ke změně počtu představených. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko.

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Pokud nejsou námitky, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2, také návrh paní poslankyně Golasowské. Řeší se zastupitelnost, zpřesňuje se rozsah a podmínky zastupování, podmínky zproštění výkonu služby, například při zahájení kárného řízení. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Pokud nebude přijata, hlasovali bychom o C1. Stanovisko výbor nepřijal.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. V tomto případě tedy bude návrh C1 nehlasovatelný a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, pokud nejsou námitky. Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly hlasovatelné.